Budeme tedy hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

I tento bod byl přijat. Rozhodneme v hlasování 83, které jsem zahájil. Jedná se o zákon, kterým se mění zákony v oblasti finančního trhu. Kdo je pro jejich pevné zařazení jako bod čtyři zítřejšího dopoledního jednání? Kdo je proti takovému zařazení? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 84. I tento návrh byl pevně zařazen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Máme prvních šest bodů pevně zařazených.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Tento návrh byl pevně zařazen jako bod číslo osm.

Kdo je proti? I tento návrh byl přijat a je pevně zařazen jako bod číslo devět.

Tak už mám. Kdo je proti? Děkuji vám.